Takže nesrovnatelné věci. Návrh zavést něco takového u právnických osob vůbec neuvažujeme.

Co se týče svazů, tak samozřejmě ty jsou připomínkovým místem, takže v tuto chvíli se standardním způsobem vypořádalo. Děkuji za slovo. Než dám slovo dalšími přihlášenému, jsou zde dvě faktické poznámky. Jako první pan poslanec Martínek. Dobrý den. Tady bych chtěl doplnit pro informaci ostatních.

Děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Stanjura.

Jednou se vám to hodí do argumentace a jednou ne.

To je přece naprosto logické.

Mnozí kolegové z hnutí ANO tvrdí, jak jsou pravicoví, jak podporují podnikání, tak v těch hlasováních se to ukáže.